To znamená, jeho vstupu v platnost již dále nic nebrání.

Podotýkám, že předmětný vládní návrh byl projednán v zahraničním výboru Poslanecké sněmovny, dále ve výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zástupci vlády, myslím, že pro objasnění problematiky bylo úvodní slovo pana ministra naprosto vyčerpávající.

Zahraniční výbor se tímto dodatkovým protokolem a celou problematikou zabýval na svém jednání dne 25. dubna 2018 a po proběhlé diskuzi přijal následující usnesení. Zahraniční výbor doporučuje

Zároveň pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji za slovo. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu. Hlásí se prosím někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Můžeme přistoupit k hlasování. Budeme hlasovat o navrženém usnesení, se kterým nás seznámil pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Přikročíme k projednávání dalšího bodu.